Ale tohleto se bude dít i s velkou další většinou všech střetů soukromých versus obecních. Bude se prostě dít, že ta rychlost, to, že se rozhodne automaticky, povede k velkému množství soudních sporů, a tady je to prezentováno tak, že to bude zrychlení. Myslím si, že každý, kdo se někdy soudil o nějakou podobnou věc, tak ví, že to nepovede k žádnému zrychlení, že to povede k zahlcení soudů a že to povede k velkému zpomalení. A ještě bych rád upozornil na jeden závažný aspekt, který tady pan ministr Zaorálek zmínil, to je ten prokorupční aspekt. A to nejsou moje slova, to jsou slova pana ministra.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Já se omlouvám, automaticky vygenerované povolení v návrhu zákona není! Není! Děkuji. Pan poslanec Čižinský s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

Děkuji.

Prosím, máte slovo.

Prosím vás, to, o čem mluvil pan ministr Zaorálek, ono se říká, buď hledáme, jak to udělat, pane ministře, aby věci šly, aby se povedly, anebo hledat důvody, proč to nejde.

Já tak, jak jsem to pochopil, jak jsem vaše vystoupení vnímal, tak to byla zčásti kritika toho komplexního pozměňovacího návrhu a zčásti některých individuálních. Jsou to občas reakce na některé z těch individuálních, které teď během března do toho systému nabíhají.

A tady chci vysvětlit, je to opatření proti nečinnosti. Zkrátka hledáme, tak jak jsme si v celém zákoně nastavili ty lhůty, a znovu opakuji, pro koho to děláme? Pro občany, pro lidi, pro investory, pro obce, ale i pro Ministerstvo kultury, které ty památky, sobě svěřené nemovitosti, přece chce opravovat, chce je mít v dobrém stavu, chce je někam posunout a nechce si házet pingpong jednotlivých odvolání, nesouhlasů a podobně.

Vždycky stejně na něj bude muset proběhnout přezkum a bude muset být posouzeno. Ale pokud úřady budou rozhodovat ve lhůtě, tak pak samozřejmě nic takového se stát nemusí. Co se týká té obavy, jak jsem pana ministra poslouchal, nevyváženosti ochrany veřejných zájmů, tak zase je potřeba se podívat trochu pečlivěji nebo lépe do těch jednotlivých pozměňovacích návrhů.